Další z našich návrhů.

Stát musí také dělat maximum pro proočkování populace, jakmile bude vakcína k dispozici, a musíme na to být připraveni i legislativně. Mě by zajímalo, jestli ministerstvo už v tomto činí nutné kroky a zda legislativa se připravuje na tu situaci, abychom tady měli možnost velmi rychlé využít vakcíny, která, doufejme, bude dostupná. Testování. Když už testování, tak samozřejmě pro všechny.

A já zcela chápu, že současné kapacity jsou přetíženy, ale opět, tohle už mělo být dávno zajištěno tak, aby byly dostatečné a aby v případě, že bude placený test pozitivní, byl zpětně uhrazen ze zdravotního pojištění. Myslím, že dostupnost testování je v zájmu zvládnutí této epidemie.

Já oceňuji, že se podílíme i na těch mezinárodních snahách, ale v tomhle směru opět apelujeme na zveřejňování veškerých dat. A věřím tomu, že je máte, ale je potřeba, abyste je nesyslili jenom ve svých řadách, abyste je dali k dispozici jak odborné, tak obecně laické veřejnosti. My máme konkrétní návrhy.

Proto vás žádám, začněte konečně něco dělat. Okamžitě využijte ty návrhy, které tady z opozice skládáme, jedna strana za druhou přicházíme s velmi konstruktivním přístupem, konstruktivním věcmi, a začněte podle toho konat, protože jinak se tady toho izraelského scénáře dočkat můžeme.

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré odpoledne. Budeme pokračovat. Jako další se s přednostním právem před otevřením rozpravy přihlásil pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, známý francouzský film z konce sedmdesátých let nese název Situace je vážná, nikoliv však zoufalá.

Přinášeli jsme řadu podnětů a návrhů řešení v době aktivace Ústředního krizového štábu na jeho jednání.

KDUČSL záleží na tom, aby se situace zlepšila, aby byla aktivně řešena, a ač jsme opoziční stranou, s vládou na řešení současné nastupující druhé vlny jsme připraveni spolupracovat, jen je třeba si vyjasnit řadu otázek, které v tuto chvíli zajímají zdaleka nejenom nás, ale prakticky celou veřejnost.

A přitom minimálně v prvních týdnech boje s novým koronavirem určitě Česká republika patřila k těm úspěšným. Bohužel už dohady kolem tempa a postupu rozvolnění restriktivních opatření vyvolávaly určité rozpaky, ale nakonec u veřejnosti převládlo nadšení ze znovunabytých možností volněji žít, odpočinout si od omezení, která jsme zažívali celé jaro.

A přitom je zde již evidentní riziko explozivního šíření nákazy, kdy může dojít poměrně rychle k tomu, čeho jsme se všichni obávali na jaře a kvůli čemu jsme vypnuli nejenom ekonomiku, ale také v novodobé historii nevídaně omezili svobodu občanů a to, čeho jsme se obávali, přehlcení zdravotního systému. Nyní nás vláda uklidňuje, že většina nakažených má v tuto chvíli velmi mírný průběh onemocnění. Ano, to je sice pravda, bohudíky za to, ale větší počet nakažených dříve či později dopadne více i na rizikové skupiny obyvatel a s tím bohužel velmi pravděpodobně přijdou i těžší případy.

V posledních týdnech však jako by se někteří členové vlády vytratili.

Opravdu se musíme věnovat nejen léčbě a starosti o všechny ostatní nemocné, ale i jiným problémům, které současná společnost prožívá.

Proto považuji za zcela zásadní, aby členové vlády předstoupili před Sněmovnu, před veřejnost a odpověděli na otázky, které nyní napadají nejednoho občana této země. Řeknu alespoň ty nejdůležitější. Za prvé.

Je to Integrovaný centrální řídící tým, nebo Rada vlády pro zdravotní rizika, nebo vláda jako celek?